Takhle jednoduše.

Tak nehledejme složitá řešení.

Další s přednostním právem, pan předseda Bartošek, poté pan předseda Farský. Děkuji za slovo, pane předsedo. My tady řešení máme a to je senátní návrh zákona. Ono to vypadá, jak když si sociální demokrati a komunisti teď přišli do Poslanecké sněmovny pro odpustky, protože se speciálně sociální demokracie podílela na zákonu společně s hnutím ANO, který bere peníze samosprávám. To znamená, sociální demokracie, ano, schválila a podpořila zákon, který bere peníze samosprávám a krajům. To znamená, jestliže jste ve vládě, máte to ovlivňovat tehdy, když se připravují zákony. Vy na rozdíl od opozice tu možnost máte. To znamená, selhali jste a teď marně hledáte řešení. Tak podpořte senátní vratku a je to vyřešené hned. Děkuji. Pan předseda Farský.

Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo. Jedna možnost je tady přijímat nějaká bezzubá usnesení, která tady spadnou tak jako x dalších před námi.

Je to bod, který to řeší koncepčně. Tu debatu, kterou tady mezi sebou vedeme, můžeme na dost dlouhou dobu vyřešit tím, že nastavíme financování tak, jak odpovídá. První bod ráno? První bod zítřejšího jednání. Tak v tuto chvíli s přednostním právem se přihlásili všichni. Já tedy budu postupovat podle písemných přihlášek. Jako první se přihlásila paní poslankyně Černochová.

Děkuji, pane předsedo. Krásné odpoledne, dámy a pánové.

Já vás přeruším, paní poslankyně. Prosím vás, mějte ohledy ke své kolegyni a ztište se! a odvolali se na to, že přátelé si mohou věci říkat otevřeně. Ano, to tak opravdu je, nicméně způsob, jakým byl tento text pojat, a jeho forma jsou nejen dle mého názoru spíše nepřátelské. Tak předně, přátelé k sobě chovají důvěru. Apriorně se nepodezírají a veřejně nepoukazují na toho druhého, že může být potenciálním zločincem.

Jedině takový způsob patří k opravdovému přátelství. Zároveň bych chtěla podotknout, že všichni tři autoři coby zkušení politici a diplomaté jistě dobře vědí, jakým způsobem se má vytvářet zahraniční politika státu.

Zvláště když se vymykají tomu, co dlouhodobě naše země deklaruje a jak jedná, a to se v tomto případě bohužel stalo, protože všechny porevoluční vlády dávaly jasně najevo, že náš vztah se Státem Izrael chtějí prohlubovat a rozvíjet, a nikoliv do něj vnášet jakékoli prvky nedůvěry. Jsem přesvědčena, že toto prohlášení zkrátka poškodilo naše vzájemné vztahy se Státem Izrael a že oslabuje jeho pozici, neboť se může stát pro jeho tradiční nepřátele dobrým argumentem, že ani jeho spojenci mu nevěří. Proto se domnívám, že Poslanecká sněmovna by v této záležitosti měla dát jasně najevo, že na pozici České republiky se nic nemění, že našemu partnerovi důvěřujeme a podporujeme jej v mírovém úsilí. Proto bych chtěla na pořad naší schůze navrhnout nový bod s názvem Postoj Poslanecké sněmovny k vzájemným vztahům mezi Českou republikou a Státem Izrael a v tomto bodě bych vám ráda navrhla usnesení v duchu toho, co zde říkám. Prosím vás o zařazení tohoto bodu na středu, tedy na zítřek, jako třetího bodu po těch pevně zařazených bodech, které tady načítali jiní kolegové. A to, že to usnesení by mělo být nějakým způsobem konsenzuální, to mně je jasné, takže jsem připravená i podpořit usnesení některých dalších kolegů, o kterých vím, že budou něco podobného navrhovat. Děkuji vám za pozornost a prosím o podporu. Děkuji.